Děkuji.

Intenzivně se zabýváme možnostmi řešení.

Jak přijímací zkoušky, tak přihlášky by tedy měly probíhat přes systém Centra.

Je to také třeba ale probírat se školami.

Takže máme to skutečně v plánu. Já bych byl rád, abychom měli první výsledky a zkoušení během roku, maximálně dvou, a aby během tří let ty systémy byly zavedeny plně. Děkuji.

Vážený pane ministře, můj dotaz na vás bude také ohledně energií pro naše nemocnice.

Podle mě nemocnice se v tomto případě už bez pomoci státu neobejdou.

Děkuji vám za vaši odpověď. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já naštěstí na tabuli svítím, ale ještě větší štěstí, a děkuju za to, že tady je s námi i paní ministryně Hubáčková.

Jako bývalý ministr si také pamatuji, že jsem se snažil se interpelací účastnit, je to opravdu jedna z mála možností pro poslankyně, poslance, jak se dozvědět některé věci. V rychlosti jenom navážu na včerejší debatu, která se tady rozpoutala ohledně novely státního rozpočtu na letošní rok, a já jsem se ptal na částku nebo na kapitolu podle mého názoru velmi důležitou, a to je program péče o krajinu. Já jsem se za svého působení na ministerstvu velmi snažil, a také nebylo na Ministerstvu financí jednoduché to prosadit, aby tato částka byla výrazně zvýšena. Pak se nám ji podařilo zdvojnásobit, protože jsou opravdu to velmi významné prostředky pro stovky menších, ale velmi důležitých projektů, které navíc se dělají často na úrovni jednotlivců, spolků nebo obcí. Já jsem vyrozuměl z toho, co říkala včera paní ministryně Hubáčková, jenom jsem se chtěl ujistit, že tedy ta částka nebyla zvýšena protože jsem o to žádal, ale už při projednávání rozpočtu k tomu nedošlo, ale přesto jsem se včera v tom, co bylo řečeno, trochu ztratil a chtěl jsem se ujistit, jestli ty peníze jsou na letošek zajištěny, aspoň těch 150 milionů korun, jaká je šance, že případně by bylo možno tuhle částku ještě navýšit.